A v souvislosti s touto činností vlády ve prospěch cizích vlád se plynule dostáváme k personálnímu obsazení vlády.

Stojí za to zmínit dva jeho citáty, které osvětlí postoj jeho, ale i jeho dědiců k demokracii a evropským národům.